Protože ty podmínky, které tam dáváme, jsou prostě náročnější, a finančně náročnější, než jsou běžné podmínky v našem okolí, německém, rakouském zejména. Paní ministryně to dobře ví. Moc bych si přál, aby vláda nepodléhala téhle socialistické snaze udělat na trhu pořádek a vycházet vstříc jednotlivým lobbistům. Tohle je sice nazváno jako vládní novela, ale je to lobbistický návrh, který třídí a protekcionalizuje některé cestovní kanceláře, možná i pojišťovny a vede k tomu, že začne zlepšovat pozici uvnitř sjednávání privátních smluv. Protože to je soukromý bankovní sektor a soukromé cestovní kanceláře.

Ano, pravděpodobně chceme, aby klienti jezdili s cestovními kancelářemi rakouskými nebo německými. Asi ano! Tak to ale nazvěte správnými jmény, protože to, jaké podmínky dáváte cestovním kancelářím, říká, že zdražujete cestování našich lidí.

No to musí být nadšením bez sebe a vy mu tady budete tleskat. OK, tak to aspoň, abyste to věděli, tak vám to říkám.

Pokusím se, abych to sám příliš nezkomplikoval, přečíst některé konkrétní připomínky, které padly ze strany Asociace cestovních kanceláří České republiky, což je jedno z nejstarších a největších podnikatelských profesních sdružení tohoto typu v České republice. Například: Novela zákona obsahuje požadavek na plnění ze strany subjektu poskytující záruku nejen ve výši zákonem stanoveného limitu, ale v případě větší škody i nad tuto částku. Pojišťovny dosud provozující pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku s limitem dle zákona již pojištěným cestovním kancelářím písemně sdělují, že za takových podmínek nebudou moc pojišťovat a že smlouvy vypovědí. Představenstvo Asociace cestovních kanceláří České republiky je hluboce přesvědčeno, že jde o vážný úmysl. Snahu začít třídit uvnitř toho trhu.

Pro tohle ruku zvednout nemůžeme. Děkuji, pane poslanče, a prosím k mikrofonu s faktickou pana poslance Okamuru.

Dobrý den.

Takže jestli tohle je argumentace k zákonu, tak já jsem úplně zděšen.

A to není pojištěné ze zákona. To je cestovní agentura. Takže já za sebe nelobbuji ani proti mně nelobbuji. Druhá věc, kterou jsem chtěl tady říci, že když to vezmu kolem a kolem, a řeknu teď hrozně hloupou věc, tak kdybych se díval na to jenom sobecky podnikatelsky a byznysově, tak cestovním kancelářím bez problému současný stav vyhovuje. A není potřeba přijímat jakoukoli novelu.

Takže mi tady nepodsouvejte zase nějaké neodborné výmysly, že se tady snad někdo za něco lobbuje.

Takže to jenom krátce, abych to vysvětlil. Děkuji a nyní s faktickou pan poslanec Filip.

Paní a pánové, protože mám i jiné povinnosti, tak jenom k faktické poznámce.

A to je cestovní agentura.

Proto mi jde o ten rozpor, který je mezi občanským zákoníkem, mezi zákonem a mezi nálezem Ústavního soudu. Proto jsem to chtěl vysvětlit, a pokud nebude vysvětlení, navrhuji, abychom vrátili zákon do druhého čtení, tedy výborům k novému projednání, což je jediná možnost ve třetím čtení, jedna z možností o hlasování. Pokud neprojde, samozřejmě se zachovám podle toho, jaký bude výsledek jednání o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Děkuji a nyní prosím k mikrofonu řádně přihlášeného pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo. Mě se to netýká, ale těm ostatním navrhuji to zpřísnit, protože my jsme to tak nachystali. A my velmi často říkáme, že tato vláda komplikuje život podnikatelům, a mnozí kolegové a kolegyně se rozčilují, že to není pravda. Tak tady máte jasný příklad, kdy se vláda snaží zkomplikovat podnikatelům, v tomto případě v cestovním ruchu, situaci.

Končí!